My chceme napomoci tomu akutnímu řešení, kterým dětské skupiny jsou.

Vzpomeňte si dobře, jak to bylo. Taktéž jsme podporovali senátní verzi návrhu.

I já jsem zde jasně zmínil, že existují dvě cesty řešení. Řekl jsem svoji preferenci, ale uznávám demokratické dohodnutí na koaliční radě a pracuji s tím, aby se situace vyřešila. S faktickou poznámkou se hlásí pan předseda Kalousek. Mám respekt ke koaliční loajalitě, ale myslím si, že si zasloužíme odpověď, a tu odpověď si zaslouží především veřejnost proč? Slyším proto, že se tak dohodla koaliční rada. Ale proboha, proč se tak dohodla koaliční rada? Co je skutečným důvodem? Znovu opakuji, důvodem nemůže být časová naléhavost. Naopak. Zákon bude schválen a vstoupí v účinnost dnem, kdy vyjde ve Sbírce zákonů, a od toho okamžiku se ocitnou lesní školky v této situaci, o které vy říkáte, že je špatná a že je do této situace dát nechcete. Ale proč je tam do této situace chcete poslat, byť jenom na jeden jediný den?

Proč? Proč si myslíme, že je lepší zaneřádit právní řád zákonem, o kterém říkáme, že je špatný a pak ho opravíme.

Proč?!

To vůbec nechápeme. Všichni chceme dětské skupiny, všichni chceme dobrovolnou, nikoliv povinnou registraci.

Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí do rozpravy paní ministryně práce a sociálních věcí. Děkuji.

Takže tam určitě žádná katastrofa nenastane.

Ráda bych vám také připomněla, že velká část opozice hlasovala pro poslanecký. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Vaše vnímání právního řádu je dost dojemné, paní ministryně.

Takovou nějakou odpověď, která by dávala logiku pro tento zákon, bych chtěl slyšet od vás. Ale vy tu odpověď nemáte.

V tom je neskutečná arogance vůči právnímu řádu, vůči celospolečenským pravidlům i vůči lidem, pro které pravidla tvoříte. Děkuji. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl reagovat na pana kolegu Kalouska vaším prostřednictvím.

S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Všichni ne, já ano. Já ano, protože jsem skutečně věřil paní ministryni práce a sociálních věcí, která tady slibovala, že tyhle problémy nemohou nastat. Já jsem tomu uvěřil, udělal jsem chybu, už to nikdy neudělám, a právě proto tvrdím, že pokud jsme se my, kteří jsme uvěřili paní ministryni, dopustili této chyby, tak bychom se jí měli vyvarovat při závěrečném hlasování. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat takzvané koaliční rady, což je tedy divný spolek. Ze dvou subjektů tady zaznělo, že to je špatně, a že tedy kvůli koalici se to bude držet. Kde je problém?

Mně to rozum nebere. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Votava. Jenom dovětek k panu kolegovi Kalouskovi, který tady teď není, vaším prostřednictvím. On, co teď říká, tak v tom čisté svědomí může mít, protože on tady tehdy nebyl. Ne, že říká, že hlasoval pro. On byl omluven. Děkuji.

První řádně přihlášený je pan poslanec Zdeněk Soukup.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se tady k něčemu přiznám. Já jsem ta bílá vrána, která věří tomu, že původní zákon je dobrý. Budu tedy hlasovat proti vetu prezidenta. Udělal bych to, i kdyby nedošlo k dohodě koaličních stran. Jsem totiž přesvědčený o tom, že původní zákon je dobrý, poplašné zprávy o ohrožení lesních školek, kroužků a dalších zájmových aktivit jsou liché a jsou dílem určité mediální masáže ze strany některých zřizovatelů.